Poprosím v tuto chvíli pana ministra financí, pana Zbyňka Stanjuru, o úvodní slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, už jsme ve třetím čtení. Já jsem ten návrh zákona podrobněji představil v prvním a druhém čtení, tak jenom připomínám, že se jedná o dobrovolný produkt, panevropský penzijní produkt, který rozšiřuje paletu možností, které získávají občané České republiky i ostatních členských států Evropské unie. V průběhu druhého čtení nepadl žádný pozměňovací návrh. Také děkuji. Poprosím v tuto chvíli paní zpravodajku garančního výboru, paní poslankyni Barboru Urbanovou. Paní poslankyně, máte slovo. Omezím se jenom na přečtení usnesení garančního rozpočtového výboru, které jsme přijali 9. února. My jsme na výboru návrh projednali. Jsem přesvědčena, že i teď všichni víme, o čem se případně bude hlasovat. Výbor doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení a navrhli jsme i proceduru. K tomu se určitě dostaneme.

V tuto chvíli si dovolím otevřít rozpravu, protože jsme tady měli již úvodní slova. Zeptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy?

Pane poslanče, máte slovo.

Evropská komise v odůvodnění tohoto návrhu nařízení deklarovala, že navrhovaná právní úprava má za cíl položit základy pro bezpečnější, nákladově efektivnější a transparentní trh dobrovolných penzijních úspor spravovaných v evropském měřítku.